Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuju za otázku.

Vláda se zabývala přípravou té půjčky v několika kolech a stále není rozhodnuto definitivně, protože ten proces je takový, že vláda projevila indikativní zájem v intervalu, který je poměrně široký, protože současně Evropská komise ještě stále nesdělila závazná pravidla pro využití finančních nástrojů v rámci této půjčky. Vláda připravuje tu půjčku tak, aby drtivá většina prostředků byla použita na finanční nástroje, nikoliv dotace, byť právě v případě školství by významná část byla využita na dotace, byť z pohledu potom toho výsledku by šlo v zásadě o investici, protože ta půjčka má být využita v oblasti školství jednak na řešení akutních problémů infrastruktury, ale také na kvalitativní změny, které by případě úspěšného zkrácení pobytu studentů, dětí ve vzdělávacím systému na konci vlastně národohospodářsky ospravedlňovaly čerpání té půjčky na tento účel.

Takže to je to schéma.

Do té doby bude probíhat vyjednávání o rozsahu těch investic, rozsahu reforem, milnících a podobně.

Děkuji za informace, které jsem slyšel v podstatě poprvé.

Prosím, pane ministře.

Děkuji. Téma: sociálnězdravotní pomezí. Prosím, paní poslankyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře. V současné době Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví pracují společně na nové úpravě sociálnězdravotního pomezí nebo respektive spíše dlouhodobé péče. Tento návrh nám byl představen v rámci kulatého stolu a bohužel musím říct, že přestože se tato problematika řeší opravdu již velmi dlouhou dobu, opakují se i v současném návrhu body, které byly již mnohokrát prodiskutovány a byly vždy vyhodnoceny jako významně rizikové pro stabilní fungování těchto důležitých služeb pro nejohroženější cílové skupiny.

Navrhované změny se týkají skutečně a naprosto převažujícím způsobem oblasti sociálních služeb, takže nelze hovořit o nějakém vyrovnání jak v oblasti sociální, tak zdravotní. Návrh se soustřeďuje pouze na pobytové sociální služby. Navrhované změny také postrádají jakoukoliv analýzu dopadů a je důležité opravdu stále připomínat, že zejména pro poskytovatele sociálních služeb by měly navrhované změny významné finanční dopady a také dopady investiční a personální. Jsou zde oprávněné obavy, že návrh tak, jak byl představen, a ty změny povedou ke zvýšení administrativní zátěže a k vytvoření či zvýšení bariér poskytování sociálnězdravotních služeb, což by nepochybně vedlo k relativnímu snížení i současných a budoucích kapacit, a to je určitě úplně opačný směr, než kterým bychom v dlouhodobé péči chtěli a měli jít. Proto bych se ráda zeptala, zda MPSV ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vychází při zpracování tohoto návrhu z nějakých podrobných analýz dopadů, především v segmentu sociálních služeb, a také by mě zajímalo, jak bude teď probíhat další projednávání tohoto návrhu, především s odbornými asociacemi a s dotčenými subjekty. Děkuji.